Vždycky jsme automaticky my šli a komunikovali.

A to děláme i teď. Děláme to přirozeně, protože to je práce Ministerstva zemědělství. To je částečně pravda. Takže my to děláme přirozeně, my k tomu nepotřebujeme mít tady x dalších, kteří nám říkají, že bychom měli. A to vaše vyčítání na adresu tzv. kapliček.

Děkuji. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan vicepremiér Richard Brabec a připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak to je fakt úsměvné.

Sto tisíc lidí, to není tak úplně málo, si myslím.

Jsou tady stovky konkrétních opatření.

S tím souvisí sucho. A teď najednou my jsme ti špatní. Já jenom chci říct to, že opravdu tato vláda a především spolupráce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství přinesla konkrétní programy a konkrétní řešení. Protože jak může třeba pan předseda Kučera říct, že nic není? No a co jste tam dělali vy? Kdybyste ty programy tedy tak připravili, tak už tady ta opatření musela být dávno hotová. Ale nejsou. Takže prostě asi z toho bude profitovat ještě příští vláda. Jsme na to docela hrdí. Také děkuji. Připraví se...

My se tady bavíme skutečně o naprosto zásadní změně a ta zásadní změna musí přijít směrem k zemědělství. Já skutečně nemohu odpovídat za předchozí ministry z ODS. To je samozřejmě dneska velmi smutné, když se po čtyřletém volebním období někdo ještě odvolává na minulou vládu.

A retenční schopnost je v rozdílu těch hladin. To je všechno, co do budoucna ty nádrže přinesou. A já chápu, že se do toho ministr životního prostředí nechtěl pouštět.

Samozřejmě, protože je taky z Agrofertu. Ale v každém případě to nezaznělo. Děkuji.

To je pravda. Ten systém máme nastaven. Prosím, nepokřikujte na mě, já na vás taky nepokřikuji, mimo jednací řád Sněmovny.

Dělají se věci, které jsou systémové a jsou provázané.

Další faktická poznámka, pan poslanec Petr Bendl, pan poslanec Pavera.

Ten kompetenční spor mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v oblasti péče o vodu a vodní zdroje je dlouhodobý.

Nicméně pořád platí, a pan ministr to určitě nepopře, že na tu oblast vodohospodářství opravdu se dává méně peněz, a to téměř každý rok poslední dva nebo tři roky. Je to možné, můžeme to rozebrat na zemědělském výboru, ať případně tady nikoho nezdržujeme. A ministrovi životního prostředí bych řekl, že sto tisíc obyvatel, to je tak možná jedna čtvrť Prahy. Na straně druhé, i ministr životního prostředí musí dobře vědět, že se vždycky v minulosti, a teď řeknu padni komu padni, každé vládě, vždycky něco udělalo v téhle oblasti. To je potřeba si přiznat. A neplatí, že by se neudělalo a nedělá nic, to určitě neplatí. Platí, že by se mělo dělat víc a že efektivita vynakládaných prostředků, tak jak je možná dnes, by měla být rozhodně lepší. Děkuji.